Vládní návrh zákona o působnosti orgánů Já vás prosím o klid.

Pane místopředsedo, prosím, ujměte se slova. A prosím Sněmovnu...

Dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví. Návrh zákona je reakcí na schválení nařízení Evropské unie, které přináší novou úpravu boje proti zboží, které porušuje práva duševnímu vlastnictví, neboli proti tzv. padělkům. Cílí přitom na zboží nacházející se pod celním dohledem, tedy na zboží, které překračuje vnější hranici Evropské unie. Nařízení přitom předpokládá, že boj proti padělkům bude prováděn celními orgány členských zemí, jež v této souvislosti přijmou navazující právní úpravu. Tou by se měl stát právě navržený zákon.